Sněmovna nikoliv soud, který je v demokratické zemi jedinou institucí, která je oprávněna někoho označit za vinného či nevinného tak tato Sněmovna označila svým usnesením, že ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš podle Poslanecké sněmovny opakovaně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických soupeřů, a to na základě jakýchsi odposlechů, které do dneška policie nebyla schopna vůbec vyšetřit. A k tomu se dostanu za chvíli. Mám pocit, že někteří poslanci si o některých jiných poslancích myslí, že si tady stojí nebo že si tady sedí na uších a možná i na mozku. Takže tyto kolegy ujišťuji, že čtyři roky tady nepracuji jen tak pro nic za nic, že si nesedím na uších, že nejsem slepý a hluchý a že si na mozku nesedím. Paní Němcová se v televizi explicitně vyjádřila, že se nepotřebovala seznamovat se spisem, který policie nabídla poslancům k nahlédnutí, protože měla dopředu hotový názor, jak se při hlasování bude rozhodovat. Má na to právo, samozřejmě, ale je to jistý signál těm lidem, kteří jsou mimo tuto budovu, jakým způsobem někteří politici uvažují. Jestliže poslanec nemá zapotřebí se seznámit s předmětem, o němž hlasuje, tak opravdu není něco v pořádku. Protože mám za sebou celkem vyčerpávající usilovnou práci ve vyšetřovací komisi k reorganizaci policie, kterou si tato Sněmovna ustanovila jako náhradu za veřejné vyslechnutí plukovníka Šlachty na výboru pro bezpečnost, aby se takzvaně vlk nažral a koza zůstala celá, a vše spolu souvisí, tedy souvisí s tím i práce GIBSu, která jako kouzelník umí umístit člověka do vazby, aniž jsou pro to důvody, ale neumí vyšetřit v podstatě zhola nic. To, co jsem slyšel na té komisi o policii, o práci GIBSu atd., to je prostě pro mě a říkám, je to tristní, aby mi GIBS vyšetřoval odposlechy nějaké SIM karty a zjistil prostředek a nezjistil, odkud volal kdo, komu volal, aby nezjistil, kde ty simky se koupily, nebo to zjistili, kde se koupily, telefon, ve kterém to mělo být, ten se do dneška nenašel, a ticho po pěšině. Takže toto je práce GIBSu. A to, co tady zaznělo i od právníků a od dalších lidí, kteří jsou lépe vybaveni znalostmi v oblasti práva, tak já skutečně v určitou část policie a k práci GIBSu nemám důvěru. Říkám to tady zcela otevřeně. Je to taková ta hra mlha přede mnou, mlha za mnou. Doporučím vám, jeďte se podívat do Jeseníků, je tam velice krásná stavba pana bývalého ministra Palase. Byl tento člověk odsouzen? Je zavřen? A já si myslím, jestli mě paměť neklame, tak nejenom že byl průšvih s evropskými fondy, s čerpáním dotací, ale ten pán do dneška nevysvětlil, kde vzal deset milionů, které se vzaly, tu se vzaly, a nikdo neví odkud. A nic se neděje, protože tady se všechno hraje na zdrženou a do ztracena. A to, že se tady mluví, že to je podle zákona, to je vina této Sněmovny. A my jsme tady před čtyřmi roky neseděli. Vy jste vytvářeli dvacet nebo pětadvacet let zákony, které jsou legálním nástrojem k tomu, aby se tady z té země ztratilo přes bilion korun, které se ukradly a které bohužel, ani ty ukradené peníze nezůstaly v této zemi.

Takže každý by si měl trošičku zamést před vlastním prahem.

V kuloárech se tomu trefně říká válka policistů.

Byl zadržen a obviněn v říjnu 2015. Měsíc strávil neoprávněně ve vazbě. A to není moje fabulace nebo nějaká moje domněnka, to je konstatování Městského soudu v Praze, který konstatoval, že celou věc jsme přezkoumali a dospěli k závěru, že od počátku nebyly dány důvody pro vzetí obviněného do tzv. koluzní vazby. Tolik tisková mluvčí soudu. Jsem zvědav, co nám komise sdělí v souvislosti s panem Jankem Kroupou, který byl na jednání komise pozván, osoba, občan, novinář, který, nikdo neví jak a odkud, má velmi přesné informace jakoby přes kopírák právě z živých kauz, živých policejních spisů. Zjistila komise, kde pan Kroupa získává řadu velmi specifických údajů a znalostí? To mě bude velice zajímat, až tady bude předseda té komise a bude tady říkat, co všechno objevili a zjistili. Další příklad, nebo příklad, který s tím souvisí: 26. 11. 2015 byla odvysílána reportáž pana Kroupy, evidentně cílená proti ÚOOZ a jeho řediteli plukovníku Šlachtovi.

V období realizace pana Vokála pořád mluvím o tom jednom příkladu, který jakýmsi způsobem dává informaci o tom, jak se v této zemi pracuje, co se týká GIBS a Policie České republiky tak v této době se na internetových portálech a novinách objevilo cca padesát článků, kde velká většina novinářů uvádí, že měli možnost se seznámit se spisem, přitom je přípravné řízení neveřejné.

Jak se dostal na internet? Zdá se vám, kolegové, normální, že se veřejně oznámí jméno či jména potenciálně podezřelých či stíhaných osob, případ je podrobně popsán a medializován a je vyvolána vlna šikovně zmanipulovaných závěrů z vynesených, ničím nepodložených rozsudků o vině a veřejnosti jsou předhozeny takto vyrobení dopředu odsouzenci? Kroutíte hlavami? Výborně. O vině či nevině se rozhoduje podle § 8a odst. 1 trestního řádu a dovolím si vám přesně odcitovat: Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede, hledět, jako by byl vinen, § 2 odst.